Netýká se ničeho tak malého, ale naopak, týká se rodin s dětmi, týká se peněžité pomoci v mateřství.

Týká se peněžité pomoci v mateřství, které se lidově říká mateřská a která je vypočítávána v současné době podle určitých pravidel.

Jelikož všichni určitě dobře víte, že demografická situace v České republice je velmi nepříznivá a má dopad do všech dalších oblastí, tak si myslím, že rodinám bychom měli věnovat, zejména těmto, svoji péči a měli bychom se zaměřit na jejich podmínky. Mám tam ještě jeden další návrh zákona, ale rozhodla jsem se, že dám přednost tomuto, protože jej považuji opravdu za důležitý a myslím si, že by i pro vás měl být prioritou, protože řada ze stran nejenom ve svých volebních programech, ale i v programovém prohlášení vlády deklaruje svůj zájem.

Děkuji za pozornost. Ano, já eviduji tu změnu. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Heger. Pan poslanec Kučera není, tudíž jeho přihláška spadá na konec a prosím pana poslance Hegera. Připraví se paní poslankyně Langšádlová. Děkuji za slovo paní předsedající.

Ten návrh se týká bodu číslo 93 programu této schůze a tím jest novela zákona o specifických zdravotních službách, sněmovní tisk 371. Navrhuji tento bod zařadit na úterý 3. 5. letošního roku po již pevně zařazených bodech, ve kterých se mimo jiné budou projednávat v prvních čteních další zdravotnické zákony, a tato novela, kterou navrhuji takto zařadit, patří také do prvních čtení.

Návrh byl podáván již v minulém volebním období.

Jedná se přitom o návrh, který je podáván napříč politickým spektrem.

Jedná se o novelu, která navrhuje dost radikální zásah do oblasti umělého oplodňování. Je to oblast, která je velmi choulostivá, eticky náročná a je v ní celá řada etických kontroverzí, které jsou na této půdě málokdy diskutovány, a proto si myslím, že je potřeba tuto oblast dostat na program. A i když já sám nepatřím k úplným zastáncům tohoto zákona, jsem naprosto proti tomu, aby nebyl projednán a aby byl neustále odkládán.

Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Langšádlovou, připraví se pan poslanec Radim Holeček.

Prosím, máte slovo. Hezké odpoledne vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové.

Chtěla bych zdůraznit, že tento návrh zákona oslavil v Poslanecké sněmovně již druhé výročí, protože byl předložen překladateli napříč politickými stranami již 1. dubna roku 2014.